Děkuji za slovo.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, k paní kolegyni Maříkové. Nestavte tady do kontrapozice proti sobě pomoc českým občanům a pomoc občanům Ukrajiny postiženým válkou. Já vám chci říct jednu věc, paní kolegyně, já jsem pyšný na to, jak obyvatelé České republiky dokázali v těžkých silách pomoci. Já jsem pyšný na to, že Česká republika uměla dokázat, kam hodnotově patří. Já jsem pyšný na to, že lidé otevřeli svoje domovy, svoje byty, svoje domy a byli schopni tady pomoci lidem, kteří byli stiženi válkou. Nevím, jestli jste se někdy byla podívat, prostřednictvím paní místopředsedkyně, na krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Viděl jsem snahu českých lidí pomoci a ta snaha pomoci nebyla rozhodně na úkor českých občanů. A vzpomeňte si, co jste tady říkali někdy loni na jaře. Rozšíří se choroby, zkrachuje zdravotní systém, nezvládne to školský systém, budou tady stanová městečka, zdvihne se vlivem toho kriminalita, zhorší se bezpečnostní situace v České republice... Nic z toho se nestalo. Přestaňte strašit tím, že dojde plyn. Přestaňte strašit tím, že Ukrajinci tady budou žít na úkor českých lidí! Není to pravda.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Já děkuji moc. Já budu jenom velmi stručný, já se to pokusím uvést zase zpátky do reálu.

Když utíkáte před válkou, necháváte tam dům, dneska ho máte, zítra ho nemáte, kdo ho bude nějakým způsobem oceňovat, nemáte třeba výpis z katastru, myslím, že to je úplný nesmysl. A to, co se týká těch příjmů, které mají Ukrajinci u nás z nějaké pracovní činnosti, a ty, které mají třeba z Ukrajiny a chodí jim na účet, tak to doufám, že se pořád podle slibu Ministerstva práce a sociálních věcí bude zjišťovat na základě právě nějaké té dohody mezi jednotlivými bankami a ministerstvy tak, aby se sjednotily ty jednotlivé anabáze.

A nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna, poté se připraví pan poslanec Jiří Mašek. Já se budu snažit dodržet ten čas.

Víte, vy děláte, jako kdybyste žili tím konfliktem.

To jste si nikdo nevzpomněli na žádný děti!

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Pokud mám informace, a ty se dneska začínají konečně zveřejňovat, tak Leopard přišel jeden na konci roku, tak abychom ho mohli představit, dalších 15 se má repasovat, je to v nějakém průběhu, přijdou. Jsou to tanky starého typu a jistě to není adekvátní náhrada těch více než 80 tanků a já nemám nic proti tomu které se poslaly na Ukrajinu. Proč se to tak dlouho tajilo? Proč se to lidem neříká?

Do poslední chvíle jste tajili, co šlo na Ukrajinu. Proč to děláte?

Prosím, zvažte to, jak budete postupovat. Buďte vůči lidem otevření, vysvětlujte jim to, bude to snad lepší.